Uvidíme, jak ten jeden případ. Uvidíme. Děkuji. Nikoho nevidím. Rozpravu končím a vzhledem k tomu, že nebyl přednesen hlasovatelný návrh, končím projednávání této interpelace. Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci plánovaného bezúplatného převodu areálu bývalého dolu Kateřina I do vlastnictví obce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 538. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem vyslovil nesouhlas s odpovědí pana ministra ne z důvodu, že bych obsahově nesouhlasil s tím, co mi napsal. A hned v úvodu musím říct, že ta problematika je samozřejmě dlouhodobá, má dlouhodobější horizont.

Stát je nabízí neustále v různých veřejných soutěžích, nicméně doba ubíhá, cena těch nemovitostí padá a řešení v nedohlednu. Je to malá obec, která je postižena hornickou, respektive důlní činností.

Je to státní podnik. Myslím, že i ten státní podnik, ta státní firma s tím má problémy. Obec začala vlastně vyjednávat od doby rekultivace té haldy, od roku 2008, kdy jí byl přislíben bezúplatný převod pro činnost obce.

Budete si vyjednávat koupi domu, budete jednat s vlastníkem a samozřejmě každý rozumný vlastník, když má konkrétního zájemce, už nehledá další nabídku, protože se stává v ten okamžik neseriózním partnerem v tom obchodu. Stát prostě nabízí pořád, a když bezúplatně, tak neví, co by si řekl za podmínky, neustále je zpřísňuje, že nakonec obec řekne, že za těchto podmínek prostě ať si to ten stát nechá.

Obec se snaží získat tento majetek od státu od roku 2010, a nic. Takže já bych samozřejmě byl velmi rád, kdybych viděl to pověstné světýlko na konci tunelu, abychom byli schopni říct, že prostě veřejná instituce, jako je obec, není žádný podvodník, že ten majetek skončí opět ve veřejné sféře, a když neskončí majetek ve veřejné sféře, tak skončí peníze ve veřejné sféře, pokud by to někdo prodal.

Stát tehdy pochopil, učinil a dopadlo to dobře. Na druhé straně máme středověké vězení v našem městě, které z pro mě nepochopitelných důvodů je státní.

Podmínky, které si stát klade, jsou neuvěřitelné.

Takže proto jsem tu interpelaci chtěl přednést tady na plénu.

Tam to došlo. Jinak chápu odpověď pana ministra, tu nerozporuji. Takže proto ji přednáším tady a byl bych rád, kdybych slyšel názory samozřejmě pana ministra i případně vaše. Děkuji za pozornost. Můžeme tedy pokračovat v projednávání. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mockrát děkuji za tu interpelaci. Děkuji panu poslanci Adamcovi, protože mě tím přinutil se tedy opravdu detailně podívat na ten problém, což není o tom, že bych nechtěl ty problémy vnímat, ale přece jenom těch účastí státních jenom pod naším resortem je třicet. Toho majetku je tam obrovské množství a samozřejmě i těch různých sporů a transakcí tam probíhají prostě stovky.

Na druhé straně je tady obec Radvanice, která nabízí nejenom nabízí, ale která je připravena, což je důležité říct, tam vybudovat prostě aktiva a aktivity spojené se sportovním, kulturním, rekreačním prostředím a tak dále, to znamená, je to naprosto objektivní požadavek té obce, a ten stát to nechce.